Děkuji vám za pozornost.

Jsme v podrobné rozpravě.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Já se samozřejmě k tomuto návrhu musím vyjádřit a musím se vyjádřit zcela nesouhlasně s vyjádřením, že doprava lidí, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb, je nahodilá a není v tak velké četnosti jako u osob, které žijí mimo pobytová zařízení sociálních služeb.

A pokud by je vydala, tak navíc ještě oproti poplatku. Nicméně důvod pro zamítání je přesně ten, o čem hovořila paní kolegyně poslankyně, že se jedná o rodinnou soudržnost. A teď naopak tady říkala, že někomu je to přiznáváno cesty na hřbitov, za rodinnými příslušníky. A tady já mám černé na bílém, že to prostě přiznáváno není. A já se obávám, že tou metodikou to řešitelné není. Že každý úřad práce postupuje prostě jinak. Někde to přiznají, někde to nepřiznají.

Takže já se moc přimlouvám k tomu, abyste se ztotožnili s doporučením výboru pro sociální politiku, který doporučuje tento náš senátní návrh schválit, a moc vám děkuji. Děkuji. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.

Takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Končím bod 5. Děkuji pánům senátorům, děkuji zpravodajce a končím tento bod.